Já mám obavy z jiné věci. Velké problémy v odměňování ve zdravotnictví, je roztříštěnost v odměňování. Některá zdravotnická zařízení jsou odměňována podle platů a některá podle mzdy, podle toho, jestli jsou státní, nebo krajská, či soukromá, a zde dochází k velikým rozdílům v řádu tisíce korun a já to považuji za diskriminující. Přece za stejnou práci by měla zaměstnanci náležet také stejná odměna. Kdy sjednotíte, pane premiére, odměňování zaměstnanců lůžkových zařízení pod jeden systém, a to já pokládám za nejdůležitější, podle tabulek? Co v tom jako předseda vlády děláte se svými ministry a kdy odstraníte tuto diskriminaci mezi zaměstnanci? Memorand ve zdravotnictví byla přijata řada a žádné se nesplnilo. Děkuji vám za odpověď. Děkuji paní poslankyni za tuto naléhavou interpelaci.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený nepřítomný pane premiére, dovolte, abych se na vás obrátil s naléhavou otázkou, jak mám vnímat a jak mají vnímat voliči a občané České republiky vaše slova, která jste učinil pro deník Právo 21. května tohoto roku, kdy jste doslovně řekl, že sudetské Němce potřebujeme jako spojence v této nejisté rizikové situaci v Evropě.

Děkuji panu poslanci. Další interpelaci přednese pan poslanec Tomio Okamura, který bude interpelovat pana premiéra ve věci sudetoněmeckého landsmanšaftu. Prosím, pane poslanče.

Vy osobně už jste v této souvislosti uvedl, resp. jste uvedl, že sudetské Němce prý potřebuje Česká republika jako spojence kvůli rizikům v Evropě. A s tímto zdůvodněním by byl prý vzájemný obchod mezi vaší vládou a sudetskými Němci obhájený před českou veřejností. Připravujete se sudetskými Němci nějaký podobný obchod? Připravujete se sudetskými Němci nějakou novou dohodu? Děkuji předem za konkrétní odpovědi. Děkuji panu poslanci, snad dostane konkrétní odpověď. Další interpelující bude paní poslankyně Jana Fischerová, která pana premiéra bude interpelovat ve věci neúčasti ministrů na interpelacích. Pane předsedající, děkuji vám tímto za slovo.

A já jsem jí musela odpovědět: kdyby fungovaly, jak mají, tak by jistě měly svoji hodnotu, protože to je jediná možnost, kdy můžeme zejména jako opozice se zeptat na věci pana premiéra a dalších ministrů, neníli nám umožněno během programu jednání Sněmovny zařadit do programu svůj dotaz, konkrétní dotaz, který dostáváme od svých občanů. Poslouchala jsem také před týdnem paní Miroslavu Němcovou, která se pana premiéra, čili vás, ptala, jak bude zajištěna náprava při těchto interpelacích a konkrétní účast ministryň a ministrů. Pan premiér, neboli vy, pane premiére, jste slíbil, že se zasadíte o to, aby účast byla lepší. Dnes ráno byly písemné interpelace. Bylo zde deset interpelací a byl přítomný jenom jediný pan ministr.

Ptám se vás tedy, jaká náprava bude, jaká je vaše priorita, a když jednou vykonávám nějakou povinnost a dopředu je známo, že čtvrtky jsou pro interpelace, tak každý z členů vlády toto musí vzít jako svoji prioritu. Děkuji za písemnou odpověď. Paní poslankyně Jana Hnyková bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci řešení sociálních dávek a programy pro děti od 15 let. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, k mé interpelaci mě vedl včerejší článek cituji: Po základce rovnou pro dávky, trend, který začíná děsit politiky. V tomto článku je uvedeno, že tento problém se vyskytuje v Ústeckém kraji. Ale já se s tímto problémem setkávám i ve svém Libereckém kraji. Účastnila jsem se před časem jednání ve školách v Tanvaldu, které vyvolaly toto jednání a upozorňovaly na tento velký problém, kdy rodiče doporučují dětem, aby po ukončení školní docházky šly na úřad práce, nebo po měsíci v učebním oboru opouštějí tuto školu a pobírají dávky.

Chápu, že pokud se někdo ocitne v tíživé situaci, že se mu musí pomoci, ale tady nám vyrůstá další generace dětí, které budou mít jen základní vzdělání, mnohdy ani neukončené, ale pro budoucnost a pracovní trh tato generace je naprosto neuplatnitelná. Chci se vás zeptat, jaká opatření připravujete v této oblasti.

Ba naopak, stoupá více problémů v této oblasti. Rozhodl jste, že budete přijímat uprchlíky do naší země. Tato vláda si nedokáže poradit s vážnými problémy v naší zemi, tak nevím, jak zvládnete začlenit tyto lidi do naší společnosti. Já vám děkuji za velmi podrobnou odpověď. Čtrnáctou interpelaci pan poslanec Mackovík stahuje, takže se dostáváme k patnácté interpelaci. Pan poslanec Tomio Okamura bude interpelovat pana premiéra ve věci svobody slova.